Čili to je potřeba vidět, že tady už proběhla zčásti tato reforma a pracovníci stavebních úřadů byli vyčleněni jako pracovníci pověření výkonem státní správy pouze dislokováni, tak jako je třeba výkon matriky, jako je výkon živnostenských oprávnění, jako je výkon třeba v oblasti školství na pověřených úřadech III. stupně, stejným způsobem tedy jako jiné tyto úřady.

Nicméně je potřeba také říci, jestli forma, jakou se předkládá současný stavební zákon, je nejšťastnější.

Já si nemyslím, že to je ta nejšťastnější cesta.

Ale to neřeší problém developerů.

A neodstraní ani spekulace a neodstraní ani věci, které nejvíce tíží stavebníky.

Děkuji.

Tady ta čísla jsou, to, co vy jste tady řekl, velmi zavádějící. Zaměstnanecký poměr úřední osoby k subjektu veřejné správy, za druhé zájem subjektu veřejné správy na výsledku řízení a za třetí další skutečnosti způsobilé ovlivnit postoj úřední osoby. To znamená, celá řada projevů systémové podjatosti, tak jak jsem tady řekl, se v tom řízení neprojeví, protože prostě ti lidé se bojí podat podnět proti svému zaměstnavateli. Takže já nevím, jak funguje stavební úřad na městské části, kde jste starostou, asi tam to funguje dobře, ale podle jednoho fungujícího úřadu prostě nemůžete hodnotit ten celek. Děkuji.

Systémová podjatost není, že si stěžuje zaměstnanec stavebního úřadu.

To znamená, pokud těch případů je jenom sto, tak to znamená, že ten problém je velmi malý.

Týká se to těch lidí, kteří v tom stavebním řízení jsou účastníky, nejčastěji, nebo nějakých sdružení, kteří si stěžují na to, že ti úředníci rozhodují podjatě.

Prostě buď bude chtít pomoct, anebo nebude chtít pomoc. Buď bude chtít pomoct falešně, nebo bude chtít pomoct v tom dobrém smyslu slova.

Toho se nezbavíme. Ale k tomu může zůstat sedět tam, kde sedí, nemusím vynakládat další obrovské finanční prostředky, se kterými bude muset stát počítat v případě, že by se dopustil toho, co je tady teď předloženo v novém stavebním zákoně. Proto ani mně se nelíbí způsob, jakým je předkládán.

To by tady stejně musel sedět náměstek ministra vnitra minimálně. A další jednotlivci. Tak jak je vlastně pojatý. Jak tu agendu zlepšit a co udělat pro to, aby stavební řízení bylo pokud možno rychlejší.

My se opravdu snažíme, nebo ten návrh, který přichází, je změnit systém fungování veřejné správy. Já jsem četl tu oponentní zprávu Ministerstva vnitra a moc by mě zajímalo, do jaké míry se k tomu Ministerstvo vnitra hlásí, či nikoliv.